Já také děkuji.

Končím podrobnou rozpravu. Budeme hlasovat.

Nevypadá to, že by někdo protestoval. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.